Já se přihlašuji, jak jsem říkal, ke třem pozměňovacím návrhům.

V návaznosti právě na tento požadavek se mění úprava vydání evropského vyšetřovacího příkazu tak, že ve vztahu k úkonu, který v ČR povoluje soudce to je například domovní prohlídka nebo odposlechy musí být evropský vyšetřovací úkon vydaný státním zástupcem potvrzen ještě soudcem. To je tedy první návrh. Druhý pozměňovací návrh vlastně obsahuje dvě věcné změny.

Bohužel, jak se ukazuje, v praxi tato úprava přináší řadu problémů, neboť podle ní i v případě výslechu znalce, kterého přibral policejní orgán, v řízení před soudem má rozhodovat o znalečném policejní orgán, a nikoliv předseda senátu. Pozměňovací návrh tak vrací úpravu k úpravě před přijetím této změny, kdy v řízení před soudem bude o těchto otázkách vždy rozhodovat předseda senátu. Obdobně se doplňuje úprava ve vztahu k odbornému konzultantovi a tlumočníkovi, aby v řízení před soudem vždy rozhodoval soud. Za účelem snížení rizika vzniku sekundární viktimizace se navrhuje upravit kladení otázek obětem trestných činů, které jsou spojeny se sexuálním vykořisťováním nebo zásahem do lidské důstojnosti v sexuální oblasti anebo s domácím násilím tak, aby těmto obětem byly kladeny otázky pouze prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení, neboť tyto oběti jsou s ohledem na povahu uvedených trestných činů zranitelné a často náchylné k sekundární viktimizaci.

Konkrétně jde o to, že po uvalení mezinárodních sankcí na Rusko osoby pocházející převážně z bývalých zemí Sovětského svazu zneužívají bankovní účty, které byly založeny jimi najatými osobami v České republice. Poškozenými jsou nejčastěji občané České republiky, kteří inzerují zboží na inzertním portálu.

Následně jsou peněžní prostředky z bankovního účtu prodávajícího, v tom případě inzerujícího, převedeny této osobě na k tomu zřízený bankovní účet, který je touto osobou ovládán. Z tohoto účtu jsou následně peněžní prostředky vybrány v hotovosti z bankomatu. Pokud se Policii České republiky podaří v rámci trestního řízení podvodně získané peněžní prostředky na účelově založených bankovních účtech zajistit, je prokázáno, že byly získány trestným činem a je znám poškozený, pak je možné v trestním řízení tyto peněžní prostředky vrátit poškozenému, i když je pachatel neznámý a nelze jej stíhat. Aby mohly být peněžní prostředky poškozeným vráceny, je třeba rozhodnutí o jejich vrácení doručit i osobě, jejíž peněžní prostředky byly na účtu zajištěny, to je v tomto případě osobě najaté k založení těchto takzvaných výběrových bankovních účtů, která však k peněžním prostředkům nemá žádný vztah. Navrhuje se tedy tím pozměňovacím návrhem umožnit fikci doručení písemnosti i u písemností doručených na tuto adresu, kterou najatá osoba uvedla v bance jako doručovací. Jedině tak lze zaručit, že poškozeným bude možné vrátit jejich peněžní prostředky, a tyto nezůstanou k dispozici osobám, které je od nich podvodně vylákaly. Stále přitom zůstává zachováno právo osoby, jejíž peněžní prostředky byly zajištěny, domáhat se svého případného vlastnictví k peněžním prostředkům v civilním řízení a případně též žalovat Českou republiku o náhradu škody. V daném případě je však více než zřejmé, že tato osoba k peněžním prostředkům žádný vztah nemá a její práva dotčena nejsou.

Děkuji.

Pozměňovací návrh jsem odůvodnila v obecné rozpravě. Děkuji. Do podrobné rozpravy už nikdo další přihlášen není, tak tím končím podrobnou rozpravu. Tím tedy končím druhé čtení tohoto návrhu a děkuji všem za spolupráci.